Tím jsme projednali všechny návrhy a já tím končím druhé čtení tohoto návrhu. Než budeme pokračovat v přerušeném bodu, který se týká zákona o léčivech, přečtu omluvu. Dnes od 11 do 14 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Margita Balaštíková.